Věřím, že tento návrh podpoříte, i když to není ten, který by úplně řešil problematiku značení psů.

Děkuji, pane ministře, i všem dalším. Děkuji vám za pozornost. Prosím pana poslance Zahradníka a připraví se pan poslanec Bendl.

Přitom § 42 v odst. 6 a 9 předloženého zákona stanoví poměrně přesná pravidla a povinnosti pro provozovatele útulků.

Já jsem se přihlásil do podrobné rozpravy a k tomuto návrhu se přihlásím. Ještě chci dodat, že jsem původně předložil vlastní pozměňovací návrh, který vycházel z konzultací s provozovateli některých útulků pro zvířata, ale po dohodě s Ministerstvem zemědělství jsem ten svůj návrh změnil a nyní předkládám upravený návrh, ke kterému se později v podrobné rozpravě konkrétně přihlásím. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedo.

Prosím pana poslance Kotta s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji za pozornost.

To znamená, že dnes platí, že v zásadě by téměř mohl nastoupit člověk, který má pouze veterinární školu, ale nemusel by mít druhou atestaci.